54.

druhé čtení Znovu prosím pana ministra životního prostředí, aby se ujal slova. Dobrý den ještě jednou.

Po vstupu změny přílohy A v platnost bude tedy úmluva nově obsahovat celkem 23 chemických látek.

V České republice se tato látka vyrábí a používá se jako aditivní zpomalovač hoření v izolačních materiálech ve stavebnictví. Česká republika bude tedy registrovat zvláštní výjimku v souladu s rozhodnutím konference o její výrobě. S ohledem na výše řečené nebude přijetí změny přílohy A Stockholmské úmluvy vyžadovat změnu platné právní úpravy pro dané oblasti a rovněž nebude mít žádný dopad ani do podnikové ani do veřejné správy ani na státní rozpočet. Tato úmluva má z hlediska vnitrostátního práva charakter prezidentské smlouvy, přijetí změny úmluvy včetně příloh, které jsou součástí, pak podléhá ratifikaci prezidentem republiky, a je tedy vyžadován souhlas Parlamentu České republiky.